Ostatní církve na návratu majetku a peněžních náhradách trvají. Stát by zase měl trvat na tom, aby církve alespoň zveřejnily, jak s navráceným majetkem a penězi naložily a naloží. Cíl státu a církví by měl být totiž v podstatě totožný: pracovat pro blaho občanů České republiky bez ohledu na jejich národnost a náboženské vyznání. Poslanecký klub hnutí ANO se usnesl na tom, že zprávu o církevních restitucích není nutné projednávat v rámci mimořádné schůze, která má sloužit k předkládání bezodkladných zákonů a norem, jak je tomu například v případě projednávání zákonu o státní službě. Informaci si můžeme vyslechnout na řádném zasedání Sněmovny v září. Věřím, že najdeme společnou řeč i s církvemi, že ještě přehodnotí, zda jsou peněžní náhrady, které budou po třicet let navyšovány o inflaci a nebudou podléhat zdanění, vůči našemu rozpočtu, státu a občanům náhradami spravedlivými. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl jsem zahájit jinak, ale krátce bych si dovolil zareagovat na své předřečníky.

Tady vidím zásadní rozpor s tím, co prosazuje Úsvit. My bychom rádi informovali drtivou většinu občanů České republiky, kteří mají o tento problém zájem a cítí, že ty informace jsou nedostatečné.

A pan premiér by rád poinformoval předsedy poslaneckého klubu. To je přesně to, když se k problému stavíme zády, a to je ostatně důvod, proč je potřeba si o tomto problému pohovořit.

Proto mi dovolte tedy za hnutí ANO, to znamená, že není vůle schválit program této schůze, aby byl prostor se na otázky, které zajímají drtivou většinu občanů České republiky, abychom se na ně mohli podrobněji pozeptat. Já řeknu, v čem je největší problém, abych hned navázal, který tu dokola řešíme a budeme řešit. Zákon o církevních restitucích byl bez veřejných diskusí prosazen proti vůli naprosté většiny občanů České republiky. Konstatuji bez emocí holý fakt. A toto konstatování bych řekl a řeknu u jakéhokoliv jiného zákona, kdybych měl stejný pocit. Nic dalšího v tom tedy nehledejte. Nespokojenost drtivé většiny občanů s tímto postupem, ke kterému se občané neměli možnost přímo vyjádřit, cítím celoročně, na stovkách setkání s občany. Je to logické. Hnutí Úsvit prosazuje přímou demokracii, což znamená, že prosazujeme, aby v naší zemi skutečně vládli občané, nikoli elity či stranické oligarchie, tak jako tomu bohužel bylo, a jak tak koukám, je i dosud.